Děkuji za slovo a přeji dobré odpoledne všem pracovitým poslancům a poslankyním, kteří jsou stále přítomni v sále, jsou to dvě poslankyně a tři poslanci. Ale teď tedy formálně a oficiálně k vyhlášení výsledku této volby, aby byla zpracována a uzavřena. Sněmovna dnes rozhodovala o volbě dvou členů do Rady České tiskové kanceláře. Volby se zúčastnilo 120 poslanců a poslankyň. Je to počet vydaných hlasovacích lístků, stejně tak bylo odevzdáno 120 lístků platných i neplatných, neodevzdaných 0.

Děkuji za pozornost.